To není.

Následují faktické poznámky, paní poslankyně Maříkové a pana poslance Lubomíra Volného. Paní poslankyně, prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Já nemohu souhlasit s usnesením, které zde bylo řečeno, a to z jednoho prostého důvodu, protože povede k tomu, že poslanci budou zastrašeni při vyjadřování svých výroků.

Faktická poznámka. Prosím, máte slovo. Prostřednictvím pana předsedajícího ke kolegovi Jurečkovi. Já si nevzpomínám, že bych ve svém projevu řekl, že kdo vyhrál volby, má pravdu. Druhá věc. Letos zhruba na 400 tisíc korun. A veřejně tady nabízím každému z vás bonus 100 tisíc korun za převzetí hypoték a starostí o šest velkorodin. A zároveň tady veřejně prohlašuji, že jestli ještě jednou tady kdokoliv v této Sněmovně mě osobně nazve obchodníkem s chudobou, tak na základě jeho dezinformace a lži tyto domy uzavřu a ten člověk se bude muset postarat o těch šest velkorodin, protože ho pošlu do jeho nebo její poslanecké kanceláře, aby se o ně postaral. Já už jsem unavený z toho, že platím životní náklady šesti rodin, které si neplní své povinnosti, a ještě abych tady k tomu poslouchal nějaké vaše urážky. Takže první nabídka. Nebuďte pokrytci, převezměte hypotéky, dostanete ode mne dar 100 tisíc a provozujte ty domy. Zadruhé. Ten, kdo mě tady ještě jednou nazve obchodníkem s chudobou, do jeho poslanecké kanceláře nebo do její poslanecké kanceláře odešlu ty všechny rodiny, které vystěhuji z těch domů, protože jsem unavený. Já to beru jako nabídku nebo upozornění. Protože už jsem unavený z vašich lží a z vašeho pokrytectví.

Pan místopředseda Sněmovny Pikal a po něm pan předseda Bartošek. Faktické poznámky. Prosím, máte slovo.

A pan předseda Bartošek s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

To byla zatím poslední faktická poznámka. Vrátíme se k průběhu rozpravy. Jsou přihlášeni páni poslanci Rakušan a pan ministr Hamáček, který zřejmě neuplatňuje přednostní právo, ale jsou zde přihlášky s přednostním právem v tomto pořadí: pan předseda Okamura, Chvojka, Radim Fiala a paní poslankyně Pekarová Adamová s přednostním právem. Nejprve jde pan předseda Okamura se svým vystoupením. Je na řadě.

Policie prošetřila asi deset trestních oznámení, všechna odložila.